Byť se od té doby trošku revidovala, tak ta poslední revize proběhla někde na začátku devadesátých let pro pravidla nemocničního stravování.

Ona strava pro zdravého člověka je trošku jiná než strava pro pacienta...

Přesto možná sledujete v médiích, že hlavním cílem je podpořit platy personálu. Ale určitě to bude asi jeden i z návrhů té odborné skupiny, která, jak už jsem říkal, se schází a bude se scházet. Takže závěrem pouze mohu říci, není to tak, že by to byl pouze jeden příspěvek na sociálních sítí.

Děkuji, pane ministře, za přesné dodržení času. Je zájem o doplňující otázku? Paní poslankyně Věra Kovářová na pana ministra Lubomíra Metnara. Vážený pane ministře, s velkým znepokojením jsem si přečetla nedávno vydaný článek, který prezentuje záměr vlády zrušit Etickou komisi České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu. V samotném článku se argumentuje snížením počtu jednání komise, tedy jinými slovy, že tato komise není již potřeba a její pravomoci by měly přejít na ministra obrany, tedy na vás. Tato zpráva mě částečně uklidnila. Nicméně některé mé obavy stále přetrvávají. Důvodová zpráva dále uvádí, že by mělo dojít k úspoře finančních prostředků. Mám za to, že i kdyby komise ročně projednala i jediný případ, její existence má smysl a finanční prostředky na její chod jsou vynaloženy správně i vzhledem k nedávné historii. Dále je nutné vzít v úvahu odbornost a znalost komise, které nelze jednoduše nahradit. Pevně věřím, že záměr na zrušení Etické komise pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu opravdu vyvstal pouze ze snahy o šetření. Vážený pane ministře, proslýchají se různé spekulace, že tento krok vlády je na popud KSČM, díky které vláda získala důvěru. Můžete mi prosím tyto spekulace vyvrátit, nebo ne? A prozradit mi, kdo je iniciátorem tohoto záměru? Jaké kroky bude vláda podnikat, nebo resp. Ministerstvo obrany, aby zajistilo kontinuitu projednávání účastníků odboje proti komunismu? Děkuji. Pane ministře, máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená paní, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Váš dotaz se týká samozřejmě novely zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu.

S návrhem jsem vyslovil nesouhlas, neboť navrhovaná právní úprava postrádá relevantní zdůvodnění opravňující ke změně právní úpravy dosavadní. Řeknu vám teď důvody, které mě k tomu vedly.

Etická komise má totiž při řešení hraničních a krajních případů zvýšenou měrou garantovat etickou stránku rozhodování.

Během posledních tří měsíců bylo podáno cca 140 nových žádostí, což je pětkrát více než v předchozích obdobích. Uvedené důvody jsem projednal s panem ministrem spravedlnosti, který mi přislíbil předložený návrh z výše uvedených důvodů vzít zpět a ukončit k němu probíhající legislativní proces. Etická komise tedy zůstane zachována. Děkuji za pozornost. Děkuji, panu ministrovi. Bude doplňující otázka? Ano. Prosím. Nevím, jestli se vám podařilo odpovědět na otázku, kdo tedy bude tím přezkumným a odvolacím orgánem? Prosím, pane ministře, máte zájem, ano?

Já vám děkuji.